Za další.

Faktem je, že se mě osobně dotýká. Protože i nulové řešení je legislativní iniciativa. Pokud někde vznikají kartely, monopoly a neférové jednání, od toho je zákon o hospodářské soutěži.

V tom, co tady, pane premiére, říkáte, tak nemáte pravdu skoro v ničem.

Jestli si chcete brát příklad ze Slováků, kde to končí tak, že se začínají utápět v soudních sporech, tak to je přesně ta cesta, kterou vy tady prosazujete.

Já se domnívám, že není potřeba. A on je potřeba, ale univerzálně a v hospodářských soutěžích. V hospodářské soutěži, nikoli tady jako lex specialis. Takže prosím, pokud byste byl korektní a odpověděl na ty otázky. Říkal jste: Nebudu reagovat už tady, je to přes čas, na všechny vaše připomínky k vládnímu prohlášení, na všechny vám odpovím, zanalyzujeme si ze stenozáznamu. Dodnes jste to neudělal. Já se přiznám, že do září si zanalyzuji vaše odpovědi i ty dotazy, které tady padly.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Adamce.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já ještě jednou. Já bych naopak chtěl pana premiéra pochválit za upřímnost. On to řekl to jasně: je to politický zákon, je to o vnímání světa jako o takovém. Děkuji za pozornost. Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

A potom tu mám, že obchodníci zdražili pečivo a donutili je k tomu největší pekaři. Ty články tady číst nebudu, ale přesně takhle to funguje.

Děkuji. Neeviduji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Proti?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Ano, omlouvám se. Všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Proti?

Hlasování končím. I tento návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Zahajuji hlasování.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Prosím pana poslance Laudáta a poté pana zpravodaje. Navrhuji hospodářský výbor, protože je to tvrdý zásah a další regulace soutěžního práva. Takže hospodářský výbor. A potom výbor pro evropské záležitosti. Důvod je prostý.

Děkuji. O dalších návrzích na přikázání budeme hlasovat samostatně. Nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Proti? Hlasování končím.